Tak, pane premiére.

Já jsem ten podklad nedostal za tři a půl roku, co jsem byl ministrem financí, a teď vlastně v řádu týdnu to dostanu. Tak, děkuji. Název interpelace je vstup do soudních řízení ministra spravedlnosti. Děkuji, vážený pane předsedající.

Vzetí do vydávací vazby nebo přeměna není přípustná, pokud není ukončeno azylové řízení.

Proto se ptám, jak je možné, že ministr spravedlnosti rozhoduje v rozporu se zákonem a překračuje svou pravomoc. Poslední otázka je jednoznačná.

Děkuji za slovo. Takže ke kauze Nikulin.

Jako takové se rozhodnutí ministra neodůvodňuje. Slovy při rozhodování, kterému cizímu státu bude osoba vydána, ministr spravedlnosti zváží zejména pořadí, v jakém byly žádosti doručeny, okolnosti spáchání trestných činů, pro které se o vydání žádá, včetně jejich závažnosti, druh a výši uložených trestů a pravděpodobnost, s jakou mohou dotčené státy dosáhnout dalšího vydání osoby ze státu, jemuž by byla vydána z České republiky, jakož i to, zda je žádáno o vydání za účelem trestního stíhání nebo výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody, nebo ochráněného opatření spojeného se zbavením osobní svobody § 102 odst. 2.

Děkuji panu premiérovi.

Ano, máte. Tak prosím. Děkuji. Myslíte si, že občané České republiky se mohou cítit v zahraničí bezpečně, když vydáváme do jiných než domovských států, pokud by Česká republika požádala o vydání českého občana zpět do naší vlasti, byť třeba pro jednání před trestním senátem? Děkuji. Tak já předpokládám, že ministr spravedlnosti skutečně zvážil všechny aspekty tohoto případu.

Takže já samozřejmě nejsem odborník na právo. Byl jsem ujištěn, že ministr spravedlnosti postupoval podle práva, a nemám důvod mu nevěřit. Tak, děkuji.

Pane poslanče, máte slovo.

Dovolte se mi zeptat na tři otázky, které by jistě zajímaly nejen mě, pány a paní poslankyně, ale i veřejnost, která se v rámci občanské společnosti často vydává do ulic kritizovat nějaké kroky, se kterými nesouhlasí. Ostatně tu odpověď na první otázku mi tak podle mého názoru trochu dlužíte z mé předchozí interpelace.

Chtěl jsem se zeptat a být ujištěn, pokud mohu, zda míníte vypsat transparentní výběrové řízení v souladu se zákony, kdy jej vypíšete a jaké budou podmínky jeho účasti.